Děkuji. Paní poslankyně Lorencová, po ní pan poslanec Kučera.

Nic jiného přece to není. A víme to všichni. Všichni, co tu jsme ve Sněmovně.

Děkuji za slovo.

Jak to bude zaváděno dále?

Možná že se pletu, možná že to tam někde je schováno. Řekněte prosím tento harmonogram. Pan poslanec Adamec, po něm pan poslanec Rais. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Budu velmi stručný. Z větší části. Co se týká představy, že represe nebo odrazující mechanismy sníží podíl šedé ekonomiky na trhu, tak ty představy podle mě jsou mylné, a až se vám podaří zavést EET, což asi se vám podaří, tak se domnívám, že se budeme bavit o skoro stejných číslech.

To si řekněme také na rovinu. A tady už je nerovnost mezi podnikatelskými skupinami: Ti, kteří mají na daňové optimalizace, a ti, kteří nemají.

Takže možná jen takový malý úvod. Jinak kolega Kolovratník tu není, já doufám, že to myslel upřímně. Děkuji vám za pozornost. Kolega Kolovratník tu je, akorát nebyl na svém místě.

Děkuji.

Kolegyně a kolegové, všechny vás registruji, ale v současné době je zde sedm faktických poznámek. Nebojte se, na všechny vyjde řada. Já jen několik krátkých reakcí a naštěstí už opět věcných.

Tak já nevím. Máme tady obrovské množství kontrolních orgánů, máme tu neuvěřitelný byrokratický systém, máme tady rozvinutý kontrolní systém, lze přece postihnout ty nepoctivé. Ale vy, když si hypoteticky myslíte, že někdo abstraktně krade, tak zavedete komplikovaný systém, který bude kontrolovat všechny a kde všichni ti poctiví budou platit na to, aby náhodou někdo něco neukradl. Pokud se shodneme na tom, že všichni mají platit daně, a doufám, že ano, tak se pojďme bavit o nástrojích, jak toho stát má dosáhnout. A ty nástroje stát má. Pokud v tom stát selhává, tak nemůže udělat to, že do toho zapojí všechny podnikatele a řekne jim: Zaplaťte si za svou apriorní kontrolu, protože jinak se v této zemi bude krást. Takovou argumentaci já prostě nepřijímám. K panu předsedovi Faltýnkovi prostřednictvím pana předsedy bych řekl jednu věc.

A třeba mi řeknou: Pane předsedo, my nejsme a nikdy jsme nebyli voliči pravice. Tak i takoví podnikatelé a živnostníci mezi námi jsou a není jich málo.